V případě České republiky navrhuji proces zahrnující provedení referenda o vystoupení z Evropské unie. Jménem našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, již rok opakovaně a vytrvale navrhuji tento bod na jednání Sněmovny. Poslední měsíce potvrzují jeho naléhavost.

Jasně se potvrzuje, že nehledí na naši suverenitu. Není třeba být prorokem. Situace se bude dál zhoršovat. Jsme teprve na začátku teroru islámských bojovníků, jsme teprve na začátku jejich svatého vraždění, které čeká Evropu. Bohužel nejsou u konce ani bláznivé multikulturní plány na vytvoření evropského superstátu. A k tomu všemu byly ještě nyní odsouhlaseny návrhy Evropské komise na bezvízový styk pro Ukrajince a Turky. Kombinace politiky těchto bláznů v čele Evropské komise a šíření islámu v Evropě bude znamenat zásadní ohrožení bezpečnosti našich občanů a prosperity České republiky. Islamizace je realita a bude probíhat stále agresivněji. Vytvoření multikulturní Evropy přílivem islámských imigrantů je plán, který skončí v krvi evropských národů. Máme ještě čas. Záleží na vás, vážené kolegyně a kolegové. Pokud nejste jen loutky, tak musíte vidět realitu. Co potřebujete k probuzení? Nestačí vám nové návrhy na úřad Evropské unie v Praze, který k nám bude stěhovat tisíce islámských imigrantů mimo pravomoc vlády a Parlamentu této země? Nestačí vám hrozící vraždění či znásilňování našich občanů na ulicích našich měst? Toho všeho se dočkáte, když budete pasivně čekat, co nám paní Merkelová dovolí. Opakuji, ještě je nyní čas jednat. Ale času nezbývá již mnoho. Podle článku 49a Lisabonské smlouvy oznámíme na základě výsledků referenda úmysl vystoupit z Evropské unie a zahájíme jednání o průběhu vystoupení včetně úpravy vztahů České republiky s Evropskou unií. Jak víte, i po vystoupení České republiky z Evropské unie mohou být smluvně zajištěny pro občany České republiky čtyři základní svobody, tedy volný pohyb osob, volný pohyb zboží, volný pohyb služeb a volný pohyb kapitálu. Takže v tomto ohledu nemusíme mít obavy.

Vážené kolegyně a kolegové, naši občané očekávají, že budeme jednat v jejich zájmu. Dalším vystupujícím bude pan poslanec Fiala, po něm znovu pan poslanec Okamura s dalším návrhem. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych opakovaně navrhl zařadit na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bod Zavedení povinného vojenského výcviku pro občany České republiky. Chci opakovat tento návrh našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie na zásadní změnu v koncepci obrany České republiky. V krátké době se v Belgii krvavě potvrdila oprávněnost našeho návrhu. Naše hnutí navrhuje zavedení povinného vojenského výcviku pro občany České republiky.

Za vhodnou dobu považujeme osm týdnů intenzivní přípravy a následně několik dvoutýdenních cvičení do věku 40 let. Jde o podobný model, jaký už dnes používá Švýcarsko. Umožnil by doplnit profesionální jádro armády o připravené zálohy, které budou při obraně České republiky nezbytné. Stávající armáda nemá sil ani na blokování hranic a je pouze nákladným kapesním expedičním sborem. Pro obranu země nemá kapacitu a není na ni připravená ani výzbrojí. Nemáme mobilizační zásoby a chováme se tak, jako bychom s obranou naší země už vlastně nikdy vůbec nepočítali. Kolegyně a kolegové, pokud vám nestačila Francie a Belgie, tak věřte, že přijdou další útoky. Dojde k prohloubení destabilizace v řadě evropských zemí s vysokým procentem imigrantů a islámského obyvatelstva a dojde k zásadnímu zhoršení bezpečnostní situace v okolí Evropy. Česká republika se musí na tento vývoj připravit. Nemůžeme čekat a jsme povinni jednat. V navrženém bodu jednání přednesu návrh na usnesení s tímto textem: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu k návrhu změny braného zákona zahrnující zavedení povinného vojenského výcviku. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím pana poslance Okamuru. Připraví se paní poslankyně Němcová. Vážené dámy a pánové, navrhuji zařadit jako bod na jednání této schůze Poslanecké sněmovny bod s názvem Islám a jeho neslučitelnost s demokracií a žádám vás o podporu. To, že radikální islám přináší zlo, je nesporné. Rád bych, aby Sněmovna v rámci projednávání tohoto bodu ve svém usnesení zavázala Ministerstvo spravedlnosti ke zpracování objektivní analýzy islámu. Pokud by to naši státní zástupci s právem mysleli vážně, museli by zakázat distribuci Koránu stejně tak, jako není povoleno veřejně šířit obsah Mein Kampfu. Islámská posvátná kniha Korán bezezbytku naplňuje skutkovou podstatu paragrafu 355 našeho trestního zákona.

Nebo mi dovolte další příklad. Právo šaría je základ islámského právního systému. Šaría je právem všech islámských věřících, neboť v islámu nelze náboženství a právo odlišit a každý občan muslimského vyznání musí dodržovat islámské právo. Součástí tohoto práva šaría jsou normy společenského chování a morálka. A je třeba si na rovinu říct, že pokud kdokoliv žádá a hlásá uzákonění práva šaría na jakoukoliv část obyvatelstva bez ohledu na to, o kterou zemi či stát se jedná, ohrožuje takovým jednáním demokratické řízení. V souladu s právem šaría neexistuje svoboda vyznání, neexistuje svoboda slova, neexistuje svoboda myšlení, neexistuje svoboda uměleckého projevu, neexistuje svoboda tisku, neexistuje rovnost mezi lidmi. Neexistuje jednotná ochrana pro všechny občany. Spravedlnost je dvojí. Neexistují rovnocenná práva pro ženy. Ženy mohou být fyzicky trestány. Nemuslimové nemají právo nosit zbraně. Ústava státu je člověkem vytvořený dokument nevědomosti, proto musí být podřízen právu šaría. Židé a křesťané jsou třetiřadí občané. Všechny vlády musí následovat právo šaría na rozdíl od obecného práva platného ve většině zemí Evropy včetně právních norem platných v České republice. Právo šaría není výkladové právo a nesmí jako takové být měněno.

Dámy a pánové, systém v České republice potírá kritiky ideologie, která není náboženstvím, ale světovládnou rasistickou ideologií, ale přitom by měl urychleně začít potírat její hlásání. Navrhuji proto diskusi na téma Islám a jeho neslučitelnost s demokracií a usnesení, ve kterém Sněmovna zaváže vládu k vypracování analýzy a na jejím základě změny trestního zákona, které propagaci islámu postaví mimo zákon. Ministerstvo kultury by současně mělo ihned zahájit proces směřující ke zrušení registrace muslimských náboženských obcí. A nemyslete si, že se vás tento problém netýká, protože se to týká nás všech politiků i nepolitiků. Cituji: Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem, protože jsem přece nebyl komunista. Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem, nebyl jsem přece sociální demokrat. Když přišli pro židy, mlčel jsem, protože jsem nebyl žid. Dámy a pánové, úkolem této Sněmovny je hájit svobodu a demokracii a ta je nedělitelná. Buď platí pro všechny, nebo pro nikoho.